Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, ujměte se slova, pane ministře. Já jsem slíbil všem předsedům klubů, že budu maximálně stručný, takže řeknu pouze tolik, že tento návrh je jeden z těch návrhů, které tato vláda nestáhla z návrhů předchozí vlády.

A protože by nám zapadlo do evropského předsednictví zrovna dodržení té jedné lhůty, což by znamenalo výpadek určitých informačních systémů až na evropské úrovni, tak si dovoluji navrhnout podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrácení lhůty na projednání tohoto vládního návrhu zákona ve výborech z 60 dnů na 30 dnů. Děkuji pěkně panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Taťána Malá.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vládní návrh, proběhlo standardní meziresortní připomínkové řízení. Děkuji pěkně paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu a prosím pana ministra, aby ten svůj návrh na zkrácení lhůty načetl v rozpravě.

Takže ještě jednou.

Děkuji pěkně. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Můžeme tedy přejít k hlasování o předložených přednesených návrzích.

Nyní se tedy budeme zabývat přikázáním výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Protože organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, tak se ptám, zda má někdo návrhy na projednání dalšími výbory? Neeviduji, nevidím.

Čili zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Děkuji pěkně.

Návrh byl přijat, a my jsme tedy schválili zkrácení lhůt pro projednání ve výborech z 60 na 30 dnů.

Do devatenácti hodin dalšími body, bezvadné.